Zvlášť když se to volání po změně ozývá přímo z těchto úřadů. Chci vás proto znovu požádat a zeptat se, zda by Ministerstvo financí přece jen neplánovalo v této věci úpravu a změny svého stanoviska. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, otázka oddělení funkcí interního auditora a pověřence pro ochranu osobních údajů byla předmětem odborné diskuze zástupců Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Závěry jsou potom reflektovány ve stanovisku, které vydalo Ministerstvo financí. Právní úprava zaručuje internímu auditorovi a pověřenci pro ochranu osobních údajů nezávislé postavení a vylučuje střet zájmů. Tato nezávislost je zaručena pro tyto funkce samostatně.

V případě sloučení funkce interního auditora a pověřence pro ochranu osobních údajů se pověřenec dostává do střetu zájmů, protože jako interní auditor plní úkoly, u kterých v široké míře zpracovává osobní údaje, a jeho činnost by měla být podřízena nezávislému a objektivnímu posouzení pověřence pro ochranu osobních údajů. Interní auditor nezávisle přezkoumává procesy uvnitř obce. Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů by měla být také prověřována interním auditorem. Budeli funkce pověřence a interního auditora sloučena, ověření interního auditora nebude objektivní a nebude nezávislé.

Neslučitelnost funkce pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditora se vztahuje jen na orgány veřejné správy, které mají povinnost zřídit funkci interního auditu. Z celkového počtu obcí se jedná o 88 obcí.

Menší obce z této kategorie zpravidla zajišťují funkci interního auditu prostřednictvím jediného zaměstnance.

Je nemyslitelné, aby jeho činnost byla nahrazena výkonem povinností pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dokonce se objevují případy, kdy útvar interního auditu auditní činnost prakticky nevykonává. Dovolím si tedy proto nesouhlasit s vaším tvrzením, že pozice pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditora se doplňují a značně umocňují efektivitu a rychlost odvedené práce.

Na závěr uvádím, že Ministerstvo financí s ohledem na to, co jsem teď řekla, nemůže předložit novelu zákona o finanční kontrole, která by interním auditorům umožnila výkon funkce pověřence, protože by to bylo v rozporu s příslušným nařízením Evropské unie, která požaduje, aby bylo zajištěno nezávislé postavení pověřence pro ochranu osobních údajů. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Prosím. Paní ministryně, děkuji za odpověď, ale je to prostě zase stanovisko úřadu, úředníka, který v životě nefungoval v praxi, je odtržený od reality.

To může skutečně kontrolovat někdo jiný než přímo úředník z města, to znamená z toho útvaru interního auditu. Já bych chtěl skutečně požádat, abyste se nad tím zkusili zamyslet, nastavit tam prostě pravidla, která jsou nepřekonatelná.

Jde pouze o to, že tady musela vzniknout nová pracovní pozice. Znovu opakuji, v počátku zcela jistě vytížená až až v rámci celého pracovního úvazku. Později se domnívám, že té agendy, protože všechny procesy budou nastaveny, ubude a bylo by velmi vhodné využít jeho kapacity pro práci pro úřad a pro to, co skutečně zvládá a umí. Děkuji, pane místopředsedo. Já rozumím, vážený pane poslanče. Pohybuji se v oblasti veřejné správy celý svůj život a vím, co se musí prostě v té konkrétní praxi řešit.

Ale to nedostane. To prostě nedostane.

Takže toto prostě já udělat nemohu. A jestli on si tam nastaví nějak procesy a zajistí tu nestrannost, je samozřejmě otázka jeho vlastního manažerského rozhodnutí. Tak, ano. Myslím si, že bude dobré, když si na to zkusíme sednout a konkrétně se na ty věci podívat. Ale já chci jenom říct, stanovisko Ministerstva financí je jedna záležitost. Ono to možná zapadlo, ale já už jsem to tady dneska jednou říkal.

Takže i v tomto směru je pro nás ta situace velmi těžká.